Také děkuji. A dále je s přednostním právem přihlášen pan ministr zdravotnictví.

Děkuji, paní předsedající.

Ale my jsme spolu tady ten problém řešili a v podstatě jsme se kamsi posunuli v diskusích s tehdejším ministrem školství a ministrem zdravotnictví.

Já jsem svolal jako vicepremiér, byl jsem pověřen vládou, pracovní skupinu, ve které jsou náměstci školství, zemědělství, zdravotnictví a která je vlastně organizována Státním zdravotním ústavem, který má svoji výzkumnou sekci.

Z jednoho prostého důvodu.

Týká se zdravotního pojištění.

Ten návrh se zpracovává. Chtěli bychom dostat do škol, a věřím pevně, že se to podaří, protože tady nebyl absolutně spor mezi opozicí, koalicí, my jsme na tom pracovali, jak říkám, už v tom minulém volebním období.

To věřím, že tam ta spokojenost je. I to byl důvod, proč jsem požádal Ondřeje Slabého a proč jsem pana profesora jmenoval šéfem AZV a došlo tam ke změnám, které já si myslím, že se dají vnímat velmi pozitivně.

Naopak ta suma se bude meziročně zvyšovat.